Když se vrátím k současné situaci u nás, tedy v České republice, kde rodiny i jednotlivci čelí velmi vysoké inflaci a skutečně významnému růstu velké škály základních životních nákladů, tak tady je dopad na některé osoby opravdu zdrcující, a pokud tu pomoc od státu nedostanou, tak se jejich sociální situace bude nadále zhoršovat. S přihlédnutím k tomu, co jsem teď říkala, tedy považuji vládní návrh za nedostatečný. Já je tady nebudu opakovat, protože, jak říkám, zazněly tady již od mých kolegů, takže na závěr bych jenom chtěla říci, že vládní návrh podpořím, protože je to alespoň nějaká pomoc, ale velmi bych si přála, abychom schválili alespoň některé pozměňovací návrhy, které předkládáme, aby se pomoc dostala k většímu počtu rodin, které ji nutně potřebují a čekají na ni. Děkuji. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, pokud se na nás teď dívají občané, je potřeba jim říct tu dobrou zprávu, a to, vážení občané, vládní pětikoalice, která má tady ve Sněmovně převahu 108 hlasů a může si dovolit v podstatě cokoliv kdykoliv odhlasovat, cokoliv, konečně po půl roce slibů, přešlapování, analyzování, zarytého mlčení a zdržování konečně přichází aspoň s nějakým řešením pomoci.

Z mého pohledu je to hodně málo a naprosto nedostatečné řešení.

Předloženým návrhem říkáte všem lidem, kteří se starají o nezaopatřené děti ve věku nad 18 let do 26 let, že vás nezajímají, a je vám jedno, jestli se nezaopatřené děti připravují na budoucí povolání. Chcete z Česka montovnu, a proto středoškolákům a vysokoškolákům říkáte: Nechte studia a běžte makat, protože vás vaši rodiče již nebudou moci podporovat a živit? To je ta sociální politika? Ke krachům poskytovatelů energií se přidal obecně energeticky nedostatek.

Ono jí to totiž vlastně vyhovuje, že lidé znehodnocují svoje úspory a generace získávané rodinné prostředky končí v kapitolách Ministerstva financí. Je drahý plyn a elektřina? Nevadí.

Jenže ti lidé přestanou utrácet a příjmy státního rozpočtu se zásadně sníží.

Poučení máme všude kolem nás. Pokud by tato vláda zastropovala ceny energií jako v jiných zemích, ubyla by potřeba navýšení mandatorních výdajů, a tím i prohlubování schodku rozpočtu. A to vůbec nemluvím o tom, že většina příspěvků je jednorázových, jako by za měsíc už žádné problémy neměly být. Ale já vás mohu ujistit, že budou i další měsíce.

A to vůbec neřeším fakt, že se tato vláda díky svým experimentům s finanční pomocí běžencům chová v konečném součtu k přespolním lépe než k vlastním. Vážené kolegyně, kolegové, vládo, máme dnes unikátní možnost nechat s podporou napříč politickým spektrem schválit skutečně významnou pomoc našim občanům, kteří tyto všechny krize snášejí od počátku trpělivě, s pokorou a s důvěrou ve stát, který se o ně v těžkých okamžicích postará.

Tou pomocí je dle mého návrh, který tady přednesl kolega Brabec, a to je příspěvek pro všechny nezaopatřené děti do 26 let, vyplácený po dobu šesti měsíců. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, paní poslankyně. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, pane ministře.